Budeme hlasovat. Ptám se, kdo je pro.

Hlasování pořadové číslo 3, přihlášeno 98 poslanců, pro 97, proti 1. Návrh byl přijat. Dalším hlasováním je návrh pana poslance Stanjury na zařazení bodu, sněmovního tisku 947.

Čekal jsem to.

Stalo se, co se může stát každému klubu, některý klub použil více hlasovacích možností, než měl. Jinak budu říkat, který klub použil více poslanců, než byla politická dohoda.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro procedurální návrh o zmatečném hlasování.

Hlasování pořadové číslo 5, přihlášeno 99 poslankyň a poslanců, pro 99, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Budeme hlasovat znovu o zařazení bodu, sněmovního tisku 947. Zahájil jsem hlasování.

Hlasování pořadové číslo 6, přihlášeno 99 poslanců, pro 49, proti 1.

Nevidím tady žádost o kontrolu hlasování, takže jdeme k dalšímu hlasování.

Hlasování pořadové číslo 7, přihlášeno 99 poslanců, pro 49, proti nikdo. Návrh byl zamítnut.

Hlasování pořadové číslo 8, přihlášeno 99 poslanců, pro 44, proti 2.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 9, přihlášeno 99 poslanců, pro 48, proti 2. Návrh byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat o celém návrhu pořadu 60. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen. Zahájil jsem hlasování.

Hlasování pořadové číslo 10, přihlášeno 99 poslanců, pro 99, proti nebyl nikdo. Návrh byl přijat. Pořad schůze byl schválen.

Přistoupíme k projednávání jednotlivých bodů.

Takže přistoupíme k dalšímu bodu schváleného programu a to je

Prosím, pane ministře, máte slovo.